Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Václava Homolku.

Nicméně prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila navrhovatelka, jíž je paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu novely zákona o podpoře sportu, která se vrací ze Senátu Parlamentu České republiky s tím, že Senát navrhuje vypuštění povinnosti obcí při tvorbě plánu podpory sportu. Dovolila bych si znovu zdůraznit, že tyto plány podpory sportu nemají obce byrokratizovat, ale má to být jednoduchý nástroj pro to, jak mají popsat to, co jejich občané pokládají za důležité z hlediska podpory sportu. A potom tato informace má sloužit krajům i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pomoci obcím při rozvoji sportování dětí a mládeže při nastavování kritérií ohledně dotačních programů z hlediska investic. Proto se domnívám, že naopak podpořit senátní verzi by bylo v neprospěch obcí. Také bych chtěla říct, že zejména s malými obcemi byly tyto plány projednávány i prostřednictvím Národní rady pro sport a byly ze strany Sdružení místních samospráv podpořeny. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou doporučuji a žádám podpořit verzi, kterou předtím Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat Senátu, že se tímto sněmovním tiskem, vládním návrhem zabýval, že předložil pozměňovací návrh, který na svém zasedání schválil, ale který zní, že obce by podle Senátu neměly mít nařízeno povinně vypracovávat plány rozvoje sportu na svém území.

Děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Václav Homolka. Prosím, pane senátore.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nakonec jsem doběhl, je to sportovní výkon, takže omluvte moje upocené čelo.

Tak já se omlouvám, pane senátore, ale já vám to s dovolením nedovolím, dokud tady nenastane klid. Děkuji. Organizační výbor přikázal tisk 3. května k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako výboru garančnímu. Tisk dále projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavněprávní výbor. Garanční výbor a ústavněprávní výbor doporučily ve svých usneseních Senátu vrátit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tak jak o tom hovořili i předřečníci. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a to usnesením číslo 119 z 18. května.

V hlasování číslo devět se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo 60 ze 66 přítomných senátorek a senátorů a proti nebyl nikdo. Pozměňovací návrhy 1, 2 a 4 obsažené v usnesení Senátu vypouštějí z novely zákona novou povinnost obcí zpracovávat tzv. plán rozvoje sportu.

Je velmi diskutabilní, zda k naplnění tohoto cíle je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu v obci natolik zásadním krokem a zda by zejména pro menší obce nepředstavovala spíše nadbytečnou administrativní zátěž v podobě formálního výkaznictví. Stojí jistě za povšimnutí, že obce a města se již dnes v rámci státního a veřejného sektoru podílejí na podpoře sportu největší měrou průměrnou částkou 11,5 miliardy ročně. Podpora sportu se odvíjí od potřeb obcí a možností jejich rozpočtu. Je zjevné, že obce uvedenou povinnost plní již dnes, a zejména ty menší nedisponují natolik značnými prostředky, aby mohly do této oblasti investovat prostředky vyšší než řádově desítky nebo stovky tisíc korun za rok. Je pak otázkou, zda právě v těchto případech je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu smysluplná.

Dle tohoto zákona a dle článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžadujeli to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.

Respektování územní samosprávy je nutnou součástí právního státu a zásahy do této samosprávy by měly být tedy jen minimální jen v nezbytně nutných případech. A možná zřejmě ani ministerstvo tohle to neposuzovalo. Pozměňovací návrh číslo 3 by pak měl umožnit, aby vedle sportovních organizací mohly být výslovnými příjemci dotací na podporu sportu ze státního rozpočtu dle ustanovení § 6b odst. 1 také obce a kraje. Města a obce převzaly do svého majetku zejména od sportovních klubů řadu nemovitostí.